Děkuji za slovo.

To je přece absolutně proti všemu, co říkáte.

Pan poslanec Birke s faktickou poznámkou. Prosím máte slovo. Děkuji za slovo.

První poznámka. Já jsem to zapomněl v tom svém úvodním slově říci.

Za B, promiňte mi, ale já jsem řadový poslanec. Já nemám žádnou funkci. A poslední věc, kterou vám chci říci.

Do práce. Připraví se pan poslanec Bendl. Prosím máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Vážené paní ministryně, vážené kolegyně, kolegové, já v tom střetu nejsem. Já jsem nikdy neměl dvě funkce, pokud nepočítám člena vlády, a to, jak tady zaznělo, tak plat poslance jsem nebral, protože to je neslučitelné. Já jsem nikdy dvě uvolněné funkce nebral.

Říkal: my nechceme, aby naši poslanci a hejtmani kumulovali funkce.

Já bych si dovolil srovnat, že být hejtmanem je na úrovni být členem vlády, co se týká povinností a možností v rámci toho regionu. Tam bych to chápal.

Ale proč do toho zatahuje starosty?

To znamená, my jsme si tady prošli kolečkem tří čtení. Došlo to do Senátu. Teď to máme zpátky ve Sněmovně a je to v podstatě úplně zbytečné. My budeme zase právní řád zaplevelovat něčím, co je řešitelné už podle současné legislativy, kvůli jednomu nebo několika lidem, kteří si chtějí vyřešit svoji osobní situaci. To mě skutečně mrzí. A další věc. Samozřejmě voliči tak voliči mají snad právo si rozhodnout, koho chtějí, nebo nechtějí, když už k tomu takhle přistupujeme. A potom, co jsem se dozvěděl nového. Proč to není 15? Protože to je spravedlivé? No, spravedlivé to není, protože skutečně, jak tady zaznělo, to bychom mohli potom z jiných veřejných peněz říct, že to je neslučitelné. Konečně co je spravedlivého na tom, že v krajském zastupitelstvu nesmí sedět ředitel organizace, kterou zřizuje kraj, ale na komunální úrovni to možné je? Samozřejmě když jsem šéf technických služeb nebo domova důchodců nebo lesů a dělám akce, tak mám výchozí pozici daleko jednodušší. Tímhle se zabývejme, to je nespravedlivé. No, to jsem se dozvěděl.

To znamená, tento zákon není o tom, aby se nekumulovaly funkce. Pro zabránění kumulací funkcí nula. Druhá věc. Řešíme tady něco, co se dá řešit podle současné legislativy. Za třetí je to neúcta k voličům, kteří si mohou přece rozhodnout, koho chtějí volit, nebo ne. A jsou přece i starostové nebo hejtmani, kteří řeknou: Ano, beru dva platy, a myslím si, že je to málo na tu práci, kterou udělám. Já to beru jako bonmot. Ale ti voliči to slyší a stejně ho zvolí? Asi vědí, že tam něco odpracuje. To znamená, mohli jsme si ušetřit hodně času, hodně peněz daňových poplatníků. Místo toho tady řešíme něco, že si chceme vyřešit svůj slib, který nesplnilo ani to hnutí, ani ti politici, a místo toho do toho zatahujeme starosty, kteří dělají práci, kterou jejich voliči dokážou ocenit. A jediné čeho dosáhneme, je, že dosáhneme nespravedlnosti. Tohle spravedlnost není. Ale tohle je věc, která se mi skutečně příčí. To je pokrytectví.

Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych chtěl jen stručně reagovat na kolegu Bělobrádka vaším prostřednictvím, který tady několikrát zmínil Piráty, tak abych reagoval. Takže my tady plníme svůj volební program, tak nás tady neobviňujte z pokrytectví za to, že plníme svůj volební program. To za prvé. Za druhé. Žádný pirát nekumuluje dvě uvolněné funkce. Za třetí.

Nicméně současně chceme, aby něco prošlo.

My si myslíme, že když se omezí kumulace těch platů, klesne motivace ty funkce kumulovat a ten fenomén se o něco globálně sníží v rámci České republiky. Můžeme se bavit i o neslučitelnosti, ale skutečně chtěli jsme začít opatřením, které není žádný zákaz, příkaz, nařízení, jak tady pravice často říká, ale které prostě motivuje lidi, aby dobrovolně tu kumulaci funkcí omezovali.